Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak já jsem si to teď ještě ověřoval. Za dobu nouzového stavu, jak vláda slíbila, bylo za každou jednotlivou přesčasovou hodinu vyplaceno každému jednotlivému policistovi v téhle zemi 300 korun, 300 korun za jednu hodinu, jak vláda slíbila. Do poslední koruny každému policistovi v České republice, který v době nouzového stavu odsloužil přesčasy, bylo všechno vyplaceno. To jsou fakta, doložitelná fakta, nezpochybnitelná fakta a jsou možná o něco silnější než nějaký pocit. Takže tohle, prosím, uvádějme také na pravou míru. Co se týče té Digitální agentury, peníze samozřejmě budou konkretizovány v té chvíli, kdy bude rozhodnuto definitivně o vzniku té agentury jako takové, a v současné době jsou ty finanční prostředky v kapitole Úřadu vlády České republiky. To je odpověď, díky. Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já se vyjádřím ke kapitole Ministerstva obrany.

V současné době jsme v situaci, kdy si naplno uvědomujeme, jak důležité jsou investice do naší obranyschopnosti a jakou významnou úlohu má naše armáda. Již není nutné zdůrazňovat, jaký význam má naše členství v Severoatlantické alianci.

Také jsem navrhoval dokončení valorizace platů vojáků s ohledem na vysokou míru inflace, kterou tehdy naše vláda schválila. V době, kdy bylo u vlády hnutí ANO, plánovali jsme rostoucí hladinu výdajů na obranu, která by vedla k dosažení závazků vůči našim spojencům v Severoatlantické alianci. Modernizace a nákupy nové výzbroje a výstroje nabraly vysoké tempo, jaké tady v minulosti nikdy nebylo. Po období škrtů v obranném rozpočtu jsme konečně začali masivně investovat do své obranyschopnosti.

Jedná se o nárůst prostředků o více než 20 miliard korun. Stěžejní bude připravenost plánovaných investičních akcí, aby byly finanční prostředky účelně a efektivně vynaloženy, a tím se urychlila modernizace armády a zvýšila obranyschopnost České republiky. Nejen s ohledem na současnou bezpečnostní situaci hnutí ANO nárůst prostředků kapitoly Ministerstva obrany podporuje. Na závěr mi dovolte ocenit navýšení rozpočtu Ministerstva obrany a udržení rostoucí trajektorie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Další v pořadí vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Mašek.

Je to silná materie, má 175 stran.

Je tam řada čísel, řada tabulek. Druhá poznámka.

Pak tam ale zbývá ještě pořád deficit v příjmech o 1,1 miliardy, takže na to se určitě budeme ptát. Zajímavější je položka

Tomu bych rozuměl, je to zdůvodněné dále, ale nerozumím tomu dalšímu, že zase o několik stránek dále se objeví střednědobý plán vývoje nákladů nebo výdajů ministerstva vnitra.

Já vás přeruším, pane poslanče.